Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kubíček, poté pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedající, ale já si tady připadám jako trošku blázen. Prostřednictvím pana předsedajícího k Janě Černochové, k tomu vyjádření, o které mě prosila. Já jsem tu informaci od pana ministra zahraničních věcí ani od ministerského předsedy nezískal, proto jsem nemohl dát žádnou informaci. A kdybych citoval sám sebe, tak jsem tady dával zpravodajskou zprávu. Prohlášení vlády je součástí materiálu, a byť je tam neutrální stanovisko, tak v tom stanovisku zaznívají určité obavy.

K tomu, jakým způsobem to fungovalo.

A je to opravdu špička a České Budějovice na to dlouhodobě vzpomínají a je tam velká podpora. Nicméně na druhé straně zase říkám, že to tady dáváme do určitého kontextu a proč jít do těch výborů. Chtěl bych slyšet informace od bezpečnostních služeb o situaci, která funguje, a víme o tom, že předsedové výborů si můžou k tomu jednání přizvat, koho chtějí. Můžou udělat uzavřené jednání a jsou to informace, které zde na plénu nikdy nedostaneme. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Bartošek, poté paní poslankyně Černochová. Děkuji, opravdu jenom krátce vaším prostřednictvím k panu kolegovi Kováčikovi ohledně Národní fronty. Už jsem to tady zmiňoval, ale pouze pro doplnění vašich informací.

Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. .

Děkuji, pane předsedo. Krásné dopoledne, dámy a pánové.